Ubytovatel je povinen takovou ubytovací knihu na žádost polici předložit, aby policie věděla, kdo se ubytovává.

Jako příklad bych mohl uvést některé lidi, kteří působili v rámci ISIS nebo popřípadě jiných, a pokračovali dál na západ, kdy si v České republice dělali pouze dýchánek, odpočinek, aby si odpočinuli a pokračovali dál na západ. Takže tito lidé by byli v určitém registru a ten, kdo poskytuje ubytovací služby přes internet, by byl povinen takové osoby zaregistrovat. Nebyl by to problém. Předpokládám, že když s tím přišla Služba cizinecké policie a samo Ministerstvo vnitra, že by to podporu mít mělo.

To znamená, posunuli se od souhlasu svého vlastního vypracovaného materiálu a podotýkám, že ten materiál, který byl zpracován bezpečnostními složkami státu, byl také zároveň konzultován s Asociací hotelů a restaurací České republiky a na tom výboru 22. 11. vystoupil jejich zástupce a řekl, že ten souhlas tam existuje.

Od 13. února do dnešního dne nebylo dost času, abych mohl zjišťovat, co se tak zásadního událo v hlavách těchto lidí a samozřejmě přeneseno i na Ministerstvo vnitra a k vám.

Takže vážené kolegyně a vážení kolegové, znovu upozorňuji, že se jedná o druhé hlasování, respektive třetí, o návrzích bodů A4 až A7, kdy by ti poskytovatelé ubytovacích služeb přes internet měli vést určitou evidenci o osobách, které se u nich ubytovávají. Je to ku prospěchu občanů České republiky a zejména služeb, které poskytují bezpečnost pro obyvatele České republiky.

Vážený pane předsedo, paní poslankyně, páni poslanci, vážená vládo, já chci jenom velmi rychle podpořit tento návrh zákona o zaměstnávání cizinců. Jak už bylo řečeno, jde především o transpozici směrnice Evropského parlamentu a Rady o podmínkách vstupu a pobytu státních příslušníků třetích zemí za účelem výzkumu, studia, stáže, dobrovolnické služby, programu výměnných pobytů žáků či vzdělávacích projektů a činnosti au pair. Na to, aby tento zákon byl přijat, čekají vysoké školy, vědecká pracoviště, pracovníci i firmy. Návrh ale vstupuje i některými ustanoveními do zákona o zaměstnanosti, který je takzvaně souvisejícím zákonem. Já vás proto prosím o podporu pozměňovacího návrhu F1 až F4.

Na tuto část zákona čekají především zaměstnavatelé, kteří zaměstnávají osoby se zdravotním postižením. Čekají na to samozřejmě i ti, kteří, byť mají to neštěstí, že mají zdravotní hendikep, se snaží pracovat, snaží se být platnými a seberealizovat se. Je to důležité samozřejmě jak pro ně, je do důležité i pro společnost. Děkuji za podporu předem. Děkuji. Prosím máte slovo. Poté pan ministr. Děkuji, pane předsedo.

A ještě dávám návrh pro proceduru.

Děkuji.

Já jenom velmi stručně reakci na pana poslance Ondráčka.

To znamená, v případě, že ten zákon nebude dodržovat, tak my nemůžeme tu sankci uplatnit a vymáhat.

Děkuji, pane předsedo.

Pokud nechcete, samozřejmě nedělejte, dejte svoje dál neutrální stanovisko. Děkuji. Další faktická poznámka pan poslanec Luzar. Poté pan ministr. Děkuji. Vážený pane předsedo, dámy a pánové, já bych velice nerad, aby zapadla slova, která tady před chvílí řekl pan ministr. On tady řekl, že sankce uložené Českou republikou jsou nevymahatelné v jiných státech Evropské unie. Tak to znělo.